Dvě faktické. První pan předseda Kalousek a potom paní poslankyně Semelová. Děkuji za slovo, kolegové, jen stručně.

Napravujeme problém, který jsme si sami způsobili tím, že jsme něco zrušili, když jsme to zrušit nemuseli.

Napravujeme problém, který jsme si sami způsobili.

Vážený pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, máte pravdu. Jsou to problémy, které jste sami způsobili.

Znovu prosím o klid ve sněmovně. tak se zrušily jesle, protože škodí prý dítěti. Teď nám chybí. Pak se začaly rušit mateřské školy. Teď nám chybí a zavádíme dětské skupiny. Potom škodí zřejmě škola, tak zavedeme domácí vzdělávání. Škodí nám zdravotnictví, tak radši nebudeme dávat očkovat děti.

Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele. Není tomu tak. Někdo ze zpravodajů? Nikdo nemá zájem.

Ano, děkuji. Zeptám se, zda je souhlas, nebo zda někdo chce hlasovat jinak. Dobrá.

Kdo je proti?

Prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, vždy nám sdělila stanovisko garančního výboru, a stejně tak prosím o stanovisko pana navrhovatele. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ale prosím o klid! Prosím na místa a prosím o klid. Prosím stanovisko.

Kdo je proti?

Prosím dál.

Pan navrhovatel?

Kdo je proti?

Prosím dál.

Ano, prosím stanovisko. Pan navrhovatel?

Kdo je proti?